Prosím, pane ministře.

Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych si dovolil nejdříve přednést takovou trochu techničtější část k návrhu zákona a potom přidat několik svých komentářů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá tuto novelu v reakci na současnou krizi na trhu s energiemi s cílem zavést opatření ke zmírnění dopadů růstu cen energií na odběratele elektřiny a plynu. V reakci na současnou situaci novela energetického zákona zavádí zcela nový institut, kterým je příspěvek na úsporný tarif. V současné době se velká část občanů dostává do finančních problémů v důsledku vysoké ceny elektřiny nebo plynu. Řešit tento stav poskytnutím sociální pomoci, jako je příspěvek na bydlení, který cílí pouze na skupinu sociálně slabších zákazníků, se jeví v tuto chvíli jako nedostatečné. Z tohoto důvodu je v předložené novele energetického zákona navrhován mechanismus, který umožní státu konečnou cenu elektřiny nebo plynu zákazníkům snížit, což se přímo odrazí na faktuře za odebranou energii.

Obchodník s elektřinou či plynem příspěvek uplatní ve prospěch zákazníka v zálohové platbě či ve faktuře za spotřebovanou energii. Právní úprava je navržena tak, aby umožnila vládě vydat nařízení, v němž vymezí výši, způsob poskytnutí příspěvku a kategorie zákazníků podle distribuční sazby elektřiny nebo podle plánované roční spotřeby plynu.

Ti vypočtenou částku započítají do finančního plnění zákazníka, což se promítne snížením platby za energie ve faktuře za elektřinu či plyn nebo snížením zálohové platby. Dále novela obsahuje úpravu § 88, ve kterém se navrhuje umožnit Ministerstvu průmyslu a obchodu vyhlásit pro celé území státu předcházení stavu nouze v teplárenství. To umožní Ministerstvu průmyslu a obchodu uložit dodavateli tepla nové povinnosti, jako připravit k provozu zařízení, která mohou snížit spotřebu zemního plynu, a zajistit pro ně palivo, jako je uhlí, topný olej a podobně.

To je jeden z důvodů, proč přicházíme s tímto opatřením právě teď. Pro mnohé z vás, jak jsem postřehl z vašich příspěvků, pozdě, z našeho pohledu právě v ten správný moment. Od ceny plynu se přitom odvíjí v Evropě cena elektřiny a ceny těchto energií mají vliv na ceny dalších výrobků, což samozřejmě negativně ovlivňuje životy celé řady občanů. Ale musíme si pojmenovat věci pravými jmény.

Stačilo ale několik jeho dobře promyšlených kroků a cena postupně vystoupala až na současnou hranici. My chceme naše občany před důsledky této války bránit tak, jak to bude možné. Právě proto jsme vytvořili tento úsporný tarif jako nástroj, který má pomoci domácnostem s vysokými cenami energií. Tento nástroj má několik výhod. Po nikom nebudeme požadovat, aby chodil někam na úřady nebo aby někdo o tuto pomoc žádal. Peníze všichni obdrží automaticky v rámci jednotlivých tarifů za elektřinu nebo plyn. Tato pomoc bude transparentní. Přesnou výši státního příspěvku každý vyčte ze svého vyúčtování. Úsporný tarif je takový nákladní vozík.

Ta detaily této pomoci rozhodne. Očekávám, že vláda toto rozhodnutí udělá na přelomu července a srpna nebo nejpozději v srpnu.

Po domluvě s poslanci z hospodářského výboru zároveň předkládáme několik pozměňovacích návrhů.

Ten postup bude v případě obou těchto druhů příjemců pomoci velmi podobný. Zajistíme, aby se příspěvek na vysoké ceny energií dostal přímo ke společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvům nebo jiným subjektům, které teplo tímto způsobem odebírají. Tyto subjekty následně tuto pomoc rozdělí mezi jednotlivé domácnosti. Také v tomto případě o detailech této pomoci a jejích konkrétních konečných parametrech rozhodne vláda. Věřím, že občané tuto potřebnou pomoc obdrží ještě před koncem této topné sezony. Dámy a pánové, všichni si uvědomujeme, že současná situace není jednoduchá, ale je povinností se agresorovi Putinovi v jeho energetické válce postavit.

Právě z důvodu nejasné situace okolo dalších dodávek ruského plynu podporujeme i pozměňovací návrh upřesňující postupy v krizových situacích v oblasti plynárenství. Zmíněnou taktiku ruské strany navíc doplňuje agresivní dezinformační kampaň. Jejím cílem je zhoršování životní úrovně svést právě na Putinovy protivníky, na podporu Ukrajiny a obecně relativizovat a zlehčovat ruskou agresi.